Pan poslanec Marek Benda není přítomen. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti na změnu zpravodaje? Hlasování pořadové číslo 264. Návrh byl přijat. Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová, které předávám slovo. A poprosím o klid v jednacím sále. Tento vládní návrh o hromadném řízení jsem v podstatě převzala po kolegovi Pelikánovi. Podotýkám, že ho máme ve vládním prohlášení a byl původně uváděn jako priorita.